Zejména na vysokoškoláky se často zapomíná a je to chyba.

Samozřejmě toto všechno bude stát peníze a my máme obrovskou výhodu jako Česká republika, že máme husté sítě těchto mimořádných vzdělávacích zařízení a institucí nejenom škol, máme také hustou síť mládežnických organizací nebo sportovních oddílů. Ačkoliv by to byla velká logistická akce, tak je to něco, co Německo a Francie zvládly už v létě. Věřím, že společnými silami resortů i nás jsme schopni takový národní plán pro děti, žáky a studenty připravit.

Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji.

Cítím potřebu promluvit, když slyším všechny ty názory, co tu zaznívají.

Nic jiného nemáme a nemá ani nikdo jiný.

A to úplně nejdůležitější je to, že znovu musíme mít aktivní přístup lidí k boji proti tomuto viru, stejný jako jsme měli v roce minulém, že ti lidé sami aktivně brání tomu, aby se ta infekce mezi nimi šířila.

Tak, jak jsem ukazoval, ani čísla toho pohybu lidí nejsou taková, aby docházelo k nějakému jeho omezení. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Nacher, připraví se pan poslanec Rozvoral.

Na jedné straně mi vadí kritika za každou cenu. Dám příklad.

Na zelenou politiku. Na straně druhé některá ta opatření jsou skutečně nelogická a vycházejí podle mě takové ty typické české reakce, takový ten právní formalismus, dogmatismus a na druhé straně u lidí hledání mezer za každou cenu. V tom jsme mistři světa. Také mi opravdu nedává logiku, aby člověk měl roušku venku na ulici.

Můžeme tady schvalovat chráněný účet, cokoliv a budou všude ty záběry a druhý den to bude znova a znova a znova, takže to vlastně nesplní účel.

A tady ve vedení Sněmovny jsou zastoupeny všechny strany.